Takže to tam dáváme.

Takže o to tady jde.

Samozřejmě z logiky věci vyplývá, že dokud Ústavní soud nerozhodne, že návrh konání referenda je v souladu s ústavním pořádkem a se zákonem podle článku 11, nelze referendum vyhlásit.

No ale to tady právě ošetřujeme, protože jsme si toho vědomi ale to snad není ani z tohoto důvodu, jenom říkám příklad, co by mohlo hrozit, a píšeme tady, že Ústavní soud rozhodne do šesti měsíců od podání návrhu.

Díky referendu je to přesně naopak. A to referendum by bylo dobré pro tyto případy, kdy prostě vláda selhala a neplní volební sliby. Budu konkrétní, o čem hovořím.

Neříkali jste, že budete snižovat valorizace důchodů, že okradete důchodce. Dokonce premiér Petr Fiala hlasitě tvrdil ještě před několika měsíci veřejně v televizi, že nebudete zvyšovat daně.

Takže všichni vidíme, že se budou zvyšovat daně.

Já jsem o tom přesvědčen.

Hlavně že lžete o ostatních, že nejsou demokratické strany.